Co se rozpravy týče, byla velmi zajímavá.

Děkuji. To byla závěrečná slova. A jak jsme slyšeli, zazněl návrh na zamítnutí a také podmíněný návrh na vrácení. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Já vás všechny odhlásím, protože jsem zaslechl takovou žádost. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Nyní jsme připraveni na hlasování. Budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 133. Přihlášeno 161 poslanců, pro 35, proti 109. Návrh nebyl přijat. Protože jsme nepřijali návrh na zamítnutí, tak nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 134. Přihlášeno 164 poslanců, pro 41, proti 107. Ani tento návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Jak už bylo řečeno, organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

Paní navrhovatelka. Vzhledem k tomu, že organizační výbor určil z logiky věci, jedná se ústavní zákon ÚPV, už jsem nestihla to projednávat přes organizační výbor, aby tu změnu udělal organizační výbor.

Samozřejmě, v proceduře to může zaznít jako protinávrh, ale není to nějaká záležitost, která by byla sporná. Pan předseda Kováčik s přednostním právem, nebo s návrhem. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, v takovýchto okamžicích se zamýšlejme více než jen nad dohodou funkcionářů výborů. Každá změna Ústavy je zásadní. Žádná není drobná nebo méně zásadní. Zasahujeme do základního zákona tohoto státu, proto jsem já osobně bytostně přesvědčen, že garančním výborem musí být výbor ústavněprávní. A prosím vás o to, abychom tento návrh podporovali. Já jsem chtěl jenom říct, že to nepovažuji za věc, která by byla zcela nesporná, protože to jde proti praxi, kterou jsme tady měli.

Pan předseda Chvojka s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Hezké poledne, kolegyně, kolegové.

Děkuji a rozhodneme hlasováním. Ještě paní navrhovatelka. Jak jsem řekla, je tady dohoda s Markem Bendou, který ale bohužel byl řádně omluven z této schůze. Není tady, určitě by vystoupil. Chápu prostě ty připomínky.

Jenom skutečně mně přijde, že by to rozhodně nebyl první případ, kdy bychom takto postupovali, a pokud tady je dohoda dvou výborů, tak jsem v tom neviděla problém. Nebudeme hlasovat o přidělení výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Budeme nyní hlasovat o návrhu organizačního výboru, aby tento návrh projednal ústavněprávní výbor jako výbor garanční. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 135.

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Paní navrhovatelka?

Pane zpravodaji, prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Připojuji se k návrhu na přikázání stálé komisi pro Ústavu, a to z prostého důvodu, protože už máme informaci, že ústavní komise Senátu má trošičku jinou představu o tom, jak by ten článek měl být pojat a jak by to mělo být koncipováno.

Děkuji. Ano, pan poslanec.